Ale rozhodně nemůžeme tuto skupinu definovat jako bezpečnost ohrožující, už i z té logiky, že ti nově příchozí se ve velké míře nekoncentrují na nějakém jednom místě. Ti lidé jsou skutečně žijící po celém území České republiky, většinou v rodinách, většinou v nějakém ubytování soukromého typu. Mimochodem, to státem garantované ubytování ze současného počtu příchozích chce jenom 20 % lidí, 80 % příchozích má ubytování zajištěno vlastním způsobem. Děkuju.

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Nevím, čím si to včelaři zasloužili. V současné době máme velikou inflaci. Pan ministr tady slíbil, že zjedná nápravu, ale bohužel, žádný náš pozměňovací návrh nebyl schválen, to znamená, včelaři přišli o dotace, o které mohli žádat žádali na technickou pomoc, na kočování, na ošetřování včelstev, na rozbory medu a dále. Pane ministře, řekněte mi, kdy vrátíte včelařům peníze, které jste jim sebral. Nevím, proč tato vláda vystavila takovýto účet pro včelaře.

Také děkuji. Pan ministr je omluven a odpověď přijde písemně do 30 dnů. Přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Marie Pošarové, připraví se pan poslanec Lukáš Vlček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Byl proto převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci a jeho zdravotní stav se zhoršuje. Je nutno uznat, že výroky obou obviněných byly nevhodné a neslušné, ale přesto se na ně vztahuje svoboda projevu zaručená ústavním pořádkem, zejména čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Proto je nutné paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu vykládat restriktivně, nikoliv rozšiřujícím způsobem, který je i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Zvažujete v tomto případě uplatnění mimořádného opravného prostředku stížnosti pro porušení zákona, kterou máte jako ministr k dispozici?

A nyní pan poslanec Lukáš Vlček a připraví se pan poslanec Richard Brabec. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, hezké odpoledne. Děkuji za slovo.

Děkuji za odpověď.

Děkuji kolegovi Vlčkovi za interpelaci, protože tady v téhle chvíli si myslím, že je potřeba uvést i něco ze včerejší debaty na pravou míru. Ano, na Ministerstvu vnitra po počátku ukrajinské migrační krize, kdy jsme museli zvládat návaly, které byly v desítkách tisíc lidí přicházejících za krátké časové období do České republiky, když jsme zřídili Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, tak jsme, ano, opravdu ve stovkách, většinou na dohodu, zřizovali místa pod odborem azylové a migrační politiky, protože bychom to jinak nezvládli. Tohle vydávat v politické debatě za nějaké plýtvání státními prostředky, za nějakou rozmařilost a nárůst lidí ve státní správě, je prostě falešnost a v diskusi doslova a do písmene podlost, protože ti lidé, a bylo jich kolem tří stovek, pracovali na tom, aby kraje, města, obce a stát jako takový zvládl přijmout a vůbec zaregistrovat a uvést do systému všechny ty, kteří z Ukrajiny přišli. Já bych chtěl opravdu vyzvat opoziční kolegy k velmi kultivované debatě a k opravdovému rozboru čísel jako takových.

Samozřejmě budeme ubírat místa postupně i na odboru azylové a migrační politiky to neznamená, že to, co jsme navýšili v první fázi spojené s ukrajinskou krizí, že ta místa jsou zastabilizována na věky věků.

Tady je potřeba si uvědomit, že samozřejmě budeme mít více prostředků na to, odměňovat i ty kvalitní úředníky, kteří na Ministerstvu vnitra pracují.